Dobrý den. Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, včera už jsme zažili delší rozpravu k tomuto zákonu. Já bych si dovolila vypíchnout problém, který mě jako zpravodaje tíží, a tím je... Já se neslyším, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.